Děkuji moc za slovo.

Já samozřejmě nebudu se tady vůbec věnovat tématu zahřívaný tabák s příchutěmi, ale varuji před tím, abychom takovýmto způsobem implementovali evropská nařízení, bez jakéhokoliv legislativního procesu, bez mezirezortního připomínkového řízení. To je velmi nebezpečný precedent.

Jednou to uděláme a podruhé se každý bude odvolávat na to, že už to tady jednou takto ve Sněmovně proběhlo. Já bych chtěla tedy moc požádat o to, abychom tento pozměňovací návrh dnes neschválili, abychom se tomu řádně věnovali v legislativním procesu.

Děkuji, s faktickou poznámkou je připravena paní poslankyně Věra Adámková. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi jenom kratičkou glosu k právě projednávanému. Jistě chápete, že samozřejmě budu podporovat, abychom co nejvíce ztížili všechny věci, které jsou nezdravé, to znamená tedy i ten zahřívaný tabák, protože z hlediska biologie je to tlení. Ale musím říci, že ten proces opravdu není šťastný.

Děkuji.

Nicméně shrnul bych, že hlavním cílem tohoto návrhu je transpozice evropských směrnic. Cílem je mimo jiné zvýšení bezpečnosti dodávek pitné vody. Je zde doprovodná novela o vodovodech a kanalizacích, která upravuje pravidla přístupu k infrastruktuře a způsob poskytování informací odběratelům. První je transpozice evropské směrnice o jakosti vody. Cílem je zvýšení bezpečnosti dodávek vody.

Významný pozměňovací návrh je pozměňovací návrh Martiny Ochodnické s návrhem na zrušení potravinářských průkazů, což samozřejmě dává smysl, protože realita je taková, že tyto potravinářské průkazy se v podstatě vydávají i jednou za celý život, a samozřejmě zdravotní stav každého z nás se dynamicky mění, takže to, co umožňuje v podstatě nějakým způsobem pracovat s potravinami na základě toho potravinářského průkazu v jednu dobu, vůbec nemusí vyhovovat už s velmi krátkým odstupem, takže v podstatě návrh na zrušení této nadměrné byrokracie je naprosto namístě.

Takže považuji opět tento návrh za smysluplný. Pak je tady pozměňovací návrh, který se týká nových recyklačních technologií, což je věc velmi významná, a který opět transponuje nařízení Evropské unie.

V podstatě týká se to velmi důležité oblasti.

Je to do budoucna zásadní zdravotní problém a toto je jedna z legislativních možností, jak v podstatě tento problém omezit.

Já také děkuji.

Vážená paní, předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tady měl dvě poznámky, jednak ke kolegovi Špičákovi, k těm potravinářským průkazům. Tam skutečně je to o tom, že pokud ten průkaz je vystaven praktickým lékařem v uvozovkách celoživotně, tak to samozřejmě smysl ztrácí. Já bych chtěl poukázat na to, že to je administrativní akt, ke kterému se musí ten pacient dostavit k lékaři, nevystavuje se na dálku. A jenom bych tady chtěl říct, že má určitý preventivní význam, protože někdy je to vynucený kontakt s lékařem, a ten lékař zjistí, že ten pacient nebyl na prevenci, a dá se to na to navázat, takže úplné odsuzování potravinářských průkazů bych tady neviděl jako úplně správné, například před těmi dětskými tábory nebo před nástupem na brigády do potravinářství.